Já vůbec nezpochybňuji to, že naši občané se dostávají do problémů, částečně kvůli inflaci, kterou jste vy roztočili, a samozřejmě z velké míry kvůli cenám energií, které mají i nebo především mezinárodní důvody, a to nijak nezpochybňuji. Vláda nenechá, naše vláda nenechává tyto lidi napospas. Proto také naše pomoc je hodnocena jako čtvrtá nejvyšší v rámci celé Evropské unie bez ohledu na to, jak ty státy jsou bohaté nebo jakou mají ekonomickou strukturu.

Jak už jsem připomenul, podle nezávislých hodnocení několika mezinárodních organizací jsme na čtvrtém místě v rozsahu a účinnosti pomoci občanům mezi evropskými státy, a to si myslím, že je něco, co je potřeba připomenout. Pomáháme cíleně, pomáháme zejména těm nejohroženějším skupinám obyvatel, kteří si sami nemohou pomoct. Ti všichni mohou čerpat a využívat pomocných opatření naší vlády. Ano, přiznávám, s vládní pomocí firmám je to složitější, je to mnohem obtížnější legislativně i jinak a je to také mnohem nákladnější, ale i tady jsme našli cesty, jak tuzemské výrobce podpořit. Chci teď připomenout některá z těch opatření, aby zazněly skutečné informace, a ne ty výmysly, které lidé, pokud to vůbec poslouchali, poslouchali před chvílí.

To se netýká prosím jenom starobních důchodů, ale týká se to všech, kteří pobírají nějakou formu důchodu.

Další dobrou zprávou pro naše seniory je, že od ledna příštího roku by mělo dojít k průměrnému zvýšení starobního důchodu o dalších 850 korun, a od ledna se budou navíc starobní důchody navyšovat o takzvané výchovné v částce 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Nezvyšujeme jenom důchody. Už dvakrát jsme navýšili životní a existenční minimum, od kterého se odvíjí hranice příjmů, od níž vzniká nárok na další dávky, například dávku pomoci v hmotné nouzi, porodné, přídavky na děti, příspěvek při pěstounské péči a tak dál. A co to znamená? Co tato čísla znamenají? Tato čísla znamenají, že na podporu dosáhne mnohem širší okruh lidí, a to je právě v této těžké době potřeba. Zareagovali jsme na to, že mnoho domácností má sice nárok na příspěvek na bydlení, ale nevyužívá ho nebo ho obdrží se zpožděním, protože systém žádostí byl nesmírně komplikovaný a byl nastaven velmi složitě. Vy jste to tady, pane předsedo, zmínil, ale já se zase ptám, za koho byl ten systém nastaven? Kdo s ním nic neudělal? Proč se tedy nezměnil a nezjednodušil systém žádostí o příspěvek na bydlení? Proč jste to neudělal za osm let ve vládě, za čtyři roky, co jste byl premiérem? Proč jsme to museli dělat my? A my jsme to udělali na pouhých několik měsíců.

Takže my jsme ten systém zjednodušili, odstranili jsme zbytečnou byrokracii, rozšířili jsme počet těch, kteří na něj mohou dosáhnout, a udělali jsme to, co vy jste za celé dlouhé roky udělat nedokázali. A snažíme se občanům , kteří to nevěděli, protože nikdy nepotřebovali sociální dávky, o nic si nikdy nežádali, tak se jim snažíme ukázat, že na tuto dávku mají nárok, že stát jim tady podává pomocnou ruku, že prožíváme extrémně těžké období, prožíváme nebývalou krizi, a proto i ti, kteří nikdy dosud nebyli závislí na pomoci státu, by měli, když se dostanou do problémů, požádat o tento příspěvek nebo jinou sociální dávku. A nyní ještě navíc jednáme o dalším navýšení normativů, které ještě víc do příspěvku na bydlení promítne to, co se děje s cenami nájmu, s cenami energií, a bude to ještě adekvátnější pro všechny, kteří opravdu pomoc potřebují. Samozřejmě si uvědomujeme, že inflace dopadá na všechny občany. Problémy dnes nepociťují jenom ti, kteří se třeba dlouhodobě ocitají na hraně nějakých existenčních potíží, dnes ty problémy má i řada lidí ze střední třídy. A právě k těm nejpostiženějším patří rodiny samoživitelé, samoživitelky, prostě ti, kteří mají děti. Proto jsme připravili cílenou pomoc ve formě balíčku rodinné pomoci a také jednorázového příspěvku na každé dítě do 18 let ve výši 5 000 korun.

Zvýšili jsme také maximální výši čerpání rodičovského příspěvku z 10 000 korun na 13 000 korun, podpořili zkrácené a flexibilní úvazky. S tím se tady taky celá léta nic neudělalo.

Větší podpory se dostane i dětským skupinám, což je vlastně řešení, jak si pomoci s tím nedostatkem školek, mateřských škol v některých místech. Na tuto podporu půjde až 7,1 miliardy korun.

Včera jsme navrhli zvýšit pomoc těmto lidem a rozšířit podmínky pro uznání dalších dávek státní sociální podpory.